A to se již dostáváme k samotné podstatě tohoto balíčku, tedy k příjmům, protože co nám bylo představeno minulý týden, je právě daňový balíček. Začnu pozitivně.

Opakovaně jsme vám tuto podporu v těchto bodech nabízeli.

Ostatní položky příjmové strany jsou pro mě pro nás, pro náš klub v tuto chvíli zcela nepřijatelné. Navyšování daně z nemovitostí o téměř 10 miliard prodraží bydlení všem českým občanům a je nutno říci, že toto zdražení čeští občané pocítí v období pádivé inflace a v období krize bydlení.

To ať si vysvětlí vláda svým voličům sama. Pětikoalice asi razí teorii, že vlastnické bydlení je zbytečným luxusem, protože v opačném případě si nedokážu vysvětlit snahu o totální likvidaci systému stavebního spoření, systému, který zde funguje roky, systému, který je jedním z mála skutečně využívaných finančních nástrojů k vytváření úspor, který v České republice využívají statisíce domácností. My jsme byli ochotni mluvit o parametrech stavebního spoření, ale faktická likvidace je pro nás nepřijatelná. Samostatnou kapitolou je pro nás zrušení školkovného, kdy jeden z hlavních dlouhodobých problémů České republiky je demografický vývoj. I samotná dlouhodobá udržitelnost veřejných financí je primárně závislá na vývoji demografické situace.

V České republice máme tisíce studentů, kteří nemohou být finančně podporováni svými rodinami. Často jde o studenty z ekonomicky slabších rodin nebo například o studenty, kteří už rodiče nemají.

Tento krok je pro mě skutečně těžko pochopitelný.

Nepochopitelný!

Vážení kolegové, daňový balíček, který nám představila, zatím jenom velmi plytce a povrchně, vláda Petra Fialy, nepřinese nic pozitivního pro rodiny, ale ani firmy. Bohužel nejde o žádnou rozumnou konsolidaci, kterou prezentuje hnutí ANO.

Děkuji vám za pozornost.

Takže pak následuje až pan předseda Okamura. Jenom pan místopředseda Skopeček hlasuje s náhradní kartou 20, takže toto oznámení ještě. Prosím, máte slovo.

Konec dotačního byznysu to zní krásně a musím pogratulovat PR agentuře, která to vládě připravila, protože nepochybně každý soudný člověk nad tím musí pokývat hlavou, možná i zatleskat. I to je věc, která zaslouží svým způsobem respekt, kdyby... kdyby to nebylo všechno úplně jinak.

Jedná se možná zčásti o určité úspory ve veřejné sféře, které se ale netýkají toho, co si možná všichni představujeme pod pojmem dotační byznys, a to je to, že podnikatelé na nové projekty nebudou dostávat podporu. Proč ji nebudou dostávat? No, protože z národních zdrojů, o kterých se tady jedná, už prakticky žádnou podporu nedostávají.